Táži se tedy, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nevidím zde. Jenom zopakuji, budeme hlasovat o tom, že zkracujeme lhůtu na jednu hodinu. Zahajuji hlasování.

Výsledek: je přijato. Děkuji, pane místopředsedo.